Za mě jenom krátkou poznámku k projednávanému návrhu zákona. Dneska se máme vyjádřit ve stavu legislativní nouze, ve zkráceném jednání projednat vládní návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti. Je to v podstatě podklad pro představu nás i široké veřejnosti, jak se tato vláda v situaci chová, jak reaguje a především jak spolupracuje s adekvátními kompetentními institucemi.

19. 3. byl rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny vyhlášen stav legislativní nouze. 4. paní ministryně financí předložila vládě návrh novely zákona o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti. Tentýž den vláda tento návrh novely schválila včetně žádosti o jeho projednání ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze. Následoval proces, který známe. Ve Sněmovně byl zákon přikázán k projednání rozpočtovému výboru, který jej sice doporučil ke schválení, byl ovšem doprovázen oponentní zprávou.

Myslím si, že velmi vypovídající je hlasování, které proběhlo, kdy proti zamítnutí byli pouze 3 senátoři, 4 se zdrželi, ale 40 přítomných senátorů tento návrh zamítlo. Nu, dneska máme tuto novelu zpět. Všichni jsme obdrželi mailem stanovisko Národní rozpočtové rady. To obsahuje nejenom právní analýzu, jejímž nejdůležitějším závěrem je, že podobná novela není absolutně nutná a jejím přijetím hrozí, že dnes umožníme bezprecedentní rozvolnění pravidel rozpočtové zodpovědnosti, čímž, stručně řečeno, vystavíme současné vládě bianko šek na dalších sedm let a zvýšíme riziko nesmírného zadlužení státu. Všechny tyto materiály jsem pečlivě prostudoval. Myslím si, že jsme všichni ve shodě, že je nutné efektivně a co nejrychleji pomoci všem postiženým koronavirovou krizí. Jsme si také vědomi, že pro státní rozpočet bude představovat nemalé náklady a že je také nutné přemýšlet právě v duchu rozpočtové odpovědnosti o budoucnosti, jaká opatření budeme zavádět. Čemu ale nerozumím, je, proč se tak děje právě cestou takto koncipované novely, a ekonomicky nejsou ani relevantní argumenty Ministerstva financí, že to bez novely nejde. Jde, a dokonce by nás případné přijetí této novely mohlo v budoucnu dovést do ekonomicky velmi složitých situací. Zbytečné zadlužování české ekonomiky, zhoršování dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, zvýšení tzv. rizikové prémie České republiky na zahraničních trzích atd. Tak vyznívají i závěry paní docentky Zamrazilové, která se za Národní rozpočtovou radu odmítavě vyjádřila k argumentu Ministerstva financí, že bez této novely zákona nemůže sestavit státní rozpočet na příští rok 2021.

Za druhé, proč Ministerstvo financí na přípravě této novely nespolupracovalo s odpovědnými odborníky a institucemi, jako je např. Národní rozpočtová rada?

Protože to vypadá, že zde se jednalo o politické zadání. Děkuji.

Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jenom bych chtěl zareagovat na to, co jsem tady slyšel. To je něco, co jsem už ve Sněmovně slyšel v minulosti, to hřímání na téma, jak musíme zabránit katastrofálnímu zadlužování této země.

A už od času Gustáva Husáka se to stalo velice oblíbeným motivem, který se tady často vrací.

Já bych vás rád upozornil, že v současné době, když se podíváte, co dělají ty nejsilnější ekonomiky světa, tak jenom vám připomenu, že Spojené státy v této chvíli spouštějí fiskální stimuly na úrovni 6,9 % HDP. A to není všechno.

Nejvíc tady dává Německo 4,4 %, ostatní evropské státy, Francie apod. maximálně přes 1 %. A už dneska se píše o tom, že právě tyto velice nízké fiskální stimuly budou mít na svědomí to, že Evropa se z této recese bude dostávat stejně špatně a stejně obtížně jako z té krize, která byla před deseti lety. A možná si vzpomenete, že ten důvod, proč se Amerika dostala z minulé recese daleko rychleji než Evropa, byly právě masivní fiskální stimuly, které dokázaly z té recese Ameriku zvednout a dokázaly tu ekonomiku oživit. V situacích, jako je tato recese, je ta logika trochu jiná než křičet proti zadlužení.

A já bych rád řekl, protože když tady křičíte, že se bojíte zadlužení my se přece musíme bát něčeho úplně jiného.